Tady konstatuji, že jsem tento návrh převzal jako návrh, který původně předkládal Klub českých turistů.

Myslím si, že je to tak specifický národní park co do velikosti, co do historie, co do osídlení, co do významu, že by si zasloužil, aby ty cesty byly v návrhu uvedeny.